Děkuji.

Máte slovo.

Ale o co mi tady jde. Mně jde o to, že ano, vy jste řekl, kolik jsou náklady, já to vím, já jsem v té oblasti pracovala hodně dlouho, já vím, kolik jsou náklady.

Já nevím, já se ptám, protože ty obce samy tu částku nikdy nepoužijí, a o to mně jde.

Velmi krátce.

Nemusí to sledovat, může pak klidně opustit sál, já jí to řeknu dopředu. My tenhle návrh samozřejmě podpoříme, protože je logické a právě proto, že zastupujeme zájmy starostek a starostů a zastupujeme je tak, že slyšíme jejich potřeby, a potřeba navýšit tento limit vychází právě z potřeb starostek a starostů. A ještě jednou opakuji: My tady nikomu nedáváme žádnou povinnost. Naopak nám vyhovuje subsidiární princip rozhodování, kdy dáváme širokou paletu možností, aby se právě mohla rozhodnout lokální zastupitelstva o tom, jak s takovým poplatkem naloží. My pouze zvyšujeme limit. Ještě jednou říkám, neposouvejme tu debatu kamkoli jinam. My nikomu nic nenařizujeme. A druhá věc.

Pan poslanec Tomáš Dubský, připraví se pan poslanec Okleštěk. Stále jsme v režimu faktických poznámek.

Děkuji. Pan poslanec Okleštěk a poté pan poslanec Nacher. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

A já si myslím, že ono to s tím tak trošku souvisí. Samozřejmě vidím to jako velkou prozřetelnost předkladatele, protože opatření, která dělá ve vztahu k obcím a městům, tak ta přinutí města a obce, aby nedotovaly ze svých rozpočtů odpady, ale aby je od lidí naplno vybíraly, protože vláda už jim těch peněz skutečně z rozpočtového určení ani z jiných zdrojů moc nepustí. Takže budu hodně zvažovat, jestli to nepodpořit právě pro prospěch měst a obcí, protože ony už jiné zdroje mít nebudou. Děkuji. Děkuji. Ano, pane místopředsedo. Zase selský rozum.

A já rovnou odpovím, proč: protože se obávám, že když jsem se díval na ten daňový balíček, který předkládá vláda, tak tam dost obcím a krajům bere.

A já trochu vidím do budoucnosti ten důvod, proč to tam takhle vlastně máte. Tolik jako poznámka.

Děkuji. Vážené kolegyně, kolegové, vážený pane ministře, ráda bych zareagovala na vaše vystoupení. Tak si nalijme čistého vína, jak to bude ve skutečnosti.

Proč to nedáte na tu maximální částku?

Děkuji. Paní poslankyně Ožanová. Děkuji, vážený pane předsedající.

Tak pokud hájíte zájmy obcí, jsem zvědavá, jak budete hlasovat pro tento pozměňovací návrh, který je za účelem snížení administrativy. A mezi námi, víte, kdo měl inspiroval? Stanovisko Moravskoslezského kraje. Já jsem se neinspirovala někde od politiků, ale od těch, kteří s těmi poplatky pracují.